35.

Prosil bych o klid v Poslanecké sněmovně a zároveň žádám místopředsedu vlády a ministra financí v demisi Jana Fischera, aby návrh výdajových rámců uvedl. Pane ministře, máte slovo. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, na základě rozpočtových pravidel předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2014 i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Střednědobé výdajové rámce stanovuje každoročně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky. Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidovány o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy.

Podíl deficitu vládního sektoru na hrubém domácím produktu v metodice ESA 95 je pro rok 2016 navržen ve výši 2,8 %.

Ve výhledu jsou uvedeny výdaje na uvedená léta podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů.

Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru, předsedu Václava Votavu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.